Děkuji.

Prosím, máte slovo.

Mně je jasné, že se vám to nelíbí. Toto tady nemáte říkat. Abych použil vaše slova, já to takhle nemám ve zvyku takhle nás necenzurujte, my si budeme odpovídat, jak my uznáme za vhodné. To je demokracie a tak je to taky správné. Pokud jde o některé věci, které tu ještě zazněly, tak je chci uvést na pravou míru. Jak to bylo?

Dostalo se tam.

Je to výsledek práce naší vlády, je to naprosto prokazatelné a mám z toho radost, že se to povedlo, protože je to důležité pro Českou republiku a pro naši dobrou budoucnost. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji pěkné dopoledne.

Prosím, máte slovo. Mou faktickou poznámku nevyvolalo vystoupení pana premiéra, už jsem se přihlásil dopředu.

My jsme nebyli první, kteří o nich hovořili. Za to jsem byl peskován, že tady někoho mistruju.

A pak mi zase říkáte: Proč odpovídáte?

Ano, můžeme se přít o interpretaci čísel, to je naprosto normální, ale ta čísla nikdo nezpochybnil a to je podle mě v takové debatě důležité. Já jsem měl za to, že otázka energetické bezpečnosti je něco, co nás spojuje, ale po dnešní debatě si nejsem úplně jistý, a byla by to hrozná škoda, protože to jsou věci, které nemají přesah na jedno nebo dvě volební období, ale mnohem, mnohem delší.

Tohle jsem nečekal. Tak já se budu snažit držet té komunikace, ať držím téma, jak jsem nazval svoji interpelaci.